Ale na druhé straně si myslím, že musíme využít tu svoji možnost, svůj mandát.

Začali jsme, zatím jsme to nedokončili.

Kdybychom takové usnesení nepřipravili nebo nepodpořili a připravila ho opozice, tak bychom byli kritizováni taky, proč to nepodporujeme. Když nepodporuje opoziční aktivity, je to špatně, když jdeme svojí vlastní cestou, tak je to kritizováno také. Naší snahou je jednak, aby se děti vrátily co nejdřív a bezpečně, to byl ten předchozí bod, a potom aby se konečně definitivně vyřešilo, jak to bude s maturitami.

V tomhle případě, když člověk reaguje na ty reálné příběhy, tak je to populismus.

Děkuji.

Děkuji, vážený pane předsedající.

Není to tak zásadní věc, aby to musela projednávat Sněmovna.

Neudělám to. Jde mi o to, abychom doprojednali tento bod, abychom usnesení schválili, protože je to hodně odpracované.